295. Konečné znění auditní zprávy Evropské komise o střetu zájmů

Pane předsedo, prosím, máte slovo. Dobrý den, dámy a pánové. Pane předsedající, děkuji za slovo. Já musím trochu přezbrojit, protože jsem zde měl přípravu na interpelaci, kterou mi pan Zaorálek lehce vyobstruoval. Dobrá tedy. Chtěl jsem poděkovat, že se nám podařilo ve Sněmovně hlasy většiny zařadit tento bod na jednání Poslanecké sněmovny. Tento bod se týká zcela zásadní situace, kdy do České republiky dorazily tedy již finální závěry auditu Evropské komise ke střetu zájmů, který se týká premiéra České republiky a fungování dotační politiky v momentě, kdy pan premiér, kterému to poradili jeho právníci, uložil veškeré své aktivní firmy pod holdingem pod svěřenecký fond, který mu tedy spravují lidé, které on si tam sám navolil, a v danou chvíli nevyhověl podle závěrů evropských auditů ani českému zákonu o střetu zájmů, ani zpřísněnému finančnímu nařízení Evropské unie proti střetu zájmů.

Upozorňovali jsme jednotlivá ministerstva, která jsou zodpovědná za evropské dotace, ale i za vypisování veřejných zakázek či poskytování investičních pobídek, že mohou v tuto chvíli jednat v rozporu s českým zákonem i s evropskou legislativou. Dostávali jsme i zde do Poslanecké sněmovny různá vyjádření ministerstev, ať už tam v danou chvíli byl kdokoliv, většinou na závěr toho vyjádření bylo, že je to takový výklad, který nemá právní závaznost. Musím říct, že jsem ze své pozice, a věnuji se tomu s analytickým týmem, bohužel se tomu musíme věnovat, tak jsem nezaznamenal jediné závazné právní vyjádření, kde by skutečně expert na evropské právo podepsal, že tomu je jinak, než jsme od počátku tvrdili. Co je tedy nového po tom, co Česká republika ústy paní ministryně Dostálové rozporovala každý jeden řádek v té předchozí zprávě, v té předběžné zprávě, která se dostala na veřejnost, a díky za to, protože jsem přesvědčen, že to bylo ve veřejném zájmu. Evropská komise a její auditní orgány dokončily tento audit a poslaly závěrečnou zprávu. Vzhledem k tomu, že těch výhrad byla celá řada, závěrečná zpráva nabobtnala, má zhruba 300 stran. K dispozici ji mají ministerstva. Předpokládám, že paní ministryně Dostálová už si přečetla i více než ten průvodní dopis. A otázkou tedy zůstává, jakým způsobem se k tomu postaví premiér České republiky, jehož se tato věc velmi osobně týká. Jakým způsobem se k tomu postaví vláda České republiky, která by měla mít jasná opatření, aby zamezila, pokud dále se bude dít jak vyplácení evropských dotací, plánování projektů, ale i investiční pobídky a čerpání veřejných zakázek, abychom nejednali v rozporu se zákonem, aby tato zpráva byla zveřejněna.

Mohou to být osobní údaje či třeba kontakty a podobně.

Jestli sledujete média, tak už dílčí části toho auditu opět unikly na veřejnost. Můžete se podívat, že potvrzuje tedy závěry už toho předběžného auditu o tom, že premiér Babiš skutečně je osobou, která ovládá Agrofert a je ve střetu zájmů jak z pohledu evropského finančního nařízení, tak z pohledu českého zákona. Dokonce, a to je věc, kterou jsem dnes ráno viděl v médiích, se tam hovoří třeba o tom, že nastavení a fungování svěřeneckých fondů vyhodnotila Evropská komise jako zcela účelové, v rozporu nejen s dobrými mravy, ale i se smyslem, účelem zákona o střetu zájmů a narušující veřejný pořádek.

Neměl jsem možnost si dopodrobna ve své interpelaci probrat s paní ministryní, jak se ty peníze vymáhají, zda firmy jsou ochotny tyto peníze poskytovat, kdo tedy ponese tyto náklady, zda Česká republika a podobně. Vím, že je zde řada řečníků. Formulovali jsme některá usnesení společně, která, myslím si, vycházejí z logiky té věci i toho, co zde zaznívalo třeba v projevu pana premiéra, že naším cílem je skutečně hájit zájmy České republiky, hájit zájmy českých firem, které samozřejmě využívají evropské dotace a čerpají je v souladu s českým zákonem i s evropskou legislativou. Já jenom avizuji, že toto své usnesení, které míří na nejzákladnější problematické oblasti, jako je třeba zastavení vyplácení peněz firmám, které jsou v tuto dobu pod holdingem, ale i vyřešení střetu zájmů pana premiéra Babiše, přednesu v pozdější části tohoto bodu.